Opět navrhuji, aby bylo hlasováno jako celek. Moje stanovisko je nesouhlas.

Budeme tedy hlasovat o návrzích pana poslance Dolejše pod písmenem D1 až D3. Stanovisko pana zpravodaje, jak řekl, je nesouhlas.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Vilímce pod písmenem E1. Kdo je proti?

Dále budeme tedy hlasovat o návrhu E2 pana poslance Vilímce. Stanovisko pana zpravodaje? Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrhu E2. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Ani návrh E2 nebyl přijat. Budeme dále hlasovat o návrhu E3 pana poslance Vilímce. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrhu E3. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Poprosím pana zpravodaje.

Pan poslanec Vilímec chce upřesnit. Prosím, pane poslanče.

Děkuji za jasné vysvětlení. A my nyní o tom budeme patrně hlasovat orientačně, pokud nemá proti tomuto postupu nikdo námitku.

Zahajuji hlasování o E4, první variantě pana poslance Vilímce. Stanovisko je nesouhlas. Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

Zahajuji orientační hlasování o prvním návrhu E4. Kdo je proti?

Druhé hlasování orientační o panu poslanci Vilímcovi E4. Stanovisko pana zpravodaje? Pan ministr? Zahajuji orientační hlasování.

Takže ta druhá varianta měla větší podporu. Stanovisko pana zpravodaje? Pan ministr? Pořád nesouhlas. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další bod je E5 od pana poslance Vilímce.

Námitka k postupu? Pan poslanec Benda.

Ale když už bylo uděláno, tak varianta 1 musí být ještě taky hlasována.

Přejete si hlasovat o bodu E4 znovu, o té variantě, která měla v orientačním hlasování menší podporu, znovu.

Pan ministr? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 138, přihlášeno 163 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 100. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Stanjura.

Prosím, pane zpravodaji.

Může být. Páni si přáli, tak jsem zařadil variantní hlasování.